Souhlasím s panem ministrem Brabcem, že tento zákon musí být projednán.

Je to tedy obrovská komplikace, pokud bychom chtěli stihnout tu zákonnou lhůtu, tak budeme mít s tím skutečné problémy. Takže děláme si ty problémy opravdu sami, a tady jde o miliardu. Je to naprosto nezbytně nutné. Patří do výborů, diskutovali jsme o něm, budeme znova diskutovat, můžou tam být nějaké modifikace, ale prostě projednat ho musíme. Ten návrh na zamítnutí je absurdní a přinese víc škody než užitku. Děkuji za pozornost.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, pan kolega Zahradník a koneckonců i pan kolega Pilný otevřeli jednu zajímavou diskusi, takovou obecnější. My si často stěžujeme na to, že Evropská unie po nás chce, abychom implementovali něco, co se nám nelíbí.

skutečně plní to, co mají.

Děkuji. Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Prosím, pane poslanče. My tady zase řešíme to, jak probíhala tato schůze, jak se měnil její program.

Ale proč vznikají? Víte, že patřím mezi nováčky, je nás tady většina, takže to není nic mimořádného, a to, jak tato schůze probíhá, k jakým dochází zmatkům, přesunům, to je opravdu až za hranou únosnosti. Měl bych dotaz konkrétně na pana ministra Brabce.

Pane ministře, jak dlouho vláda věděla, že toto je třeba nutno projednat, že ten termín hoří? To nevěděla vláda před programem této schůze? To se vláda dozvěděla včera? Protože to je logický dotaz, nezlobte se. Jestliže jsme to včera schvalovali jako zařazení na pořad této schůze, nebo na tento den, tak to přece asi ta vláda logicky mohla vědět s nějakým předstihem a mohlo to být naplánováno již před začátkem této schůze, už v první den této schůze jsme to mohli zařadit jako pevný bod. Tohle mi asi těžko vyvrátíte, pane ministře. A prosil bych o vaši reakci.

Pokud vím, všude jinde se staví, všude si s tím poradí.

Faktická poznámka pan poslanec Kučera.

Pokud si dokážou vyjednat taková pravidla, která jsou příznivá pro jejich průmysl, tak samozřejmě dokážou stavět. Pokud si vyjednají pravidla taková, která jsou přísnější, než by měla být, a přiznejme si, kdo ta pravidla vyjednával, že to byla vláda ČSSD, tak potom samozřejmě nedokážeme stavět, nedokážeme prostavět peníze, nedokážeme čerpat finance.

Chtěl bych mít na pana zpravodaje spíš dotaz. Kolegyně, kolegové, asi tomu nerozumím. Já bych se zeptal pana zpravodaje.

S faktickou poznámkou pan poslanec Kučera, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Novotný. Prosím, pane poslanče. Ano, mají. Tak to byla opravdu efektivní faktická poznámka. Já bych to možná řekl trochu košatěji a uvedl jeden příklad konkrétní z jedné oblasti našeho života. Doporučil bych prostřednictvím pana předsedajícího panu kolegovi Zlatuškovi, aby se v případě, že navštíví v nejbližší době Brusel, seznámil i s fungováním dopravy v tomto městě, které by mělo být výkladní skříní Evropské unie, seznámil se zároveň s nejrůznějšími předpisy v této oblasti, které fungují v naší zemi, a zamyslel se nad tím, jestli ten Brusel má stejná pravidla jako naše země, anebo jsou si tam trošku rovnější. Ano, evropské země mají v mnoha oblastech, v kterých my jsme přijali a nadále jsme ochotni přijímat ta nejtvrdší možná a představitelná pravidla různá a velmi často mnohem liberálnější. Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Opět obecně. Taky často slýcháváme výtky na to, jak je složité požádat o dotace z evropských fondů. Ale skutečně my si ty záležitosti komplikujeme velmi často sami. Pokud má žadatel o nějakou investiční akci doložit stavební povolení nebo něco podobného, tak skutečně záleží na českém právním řádu, jak se on k tomu stavebnímu povolení dopracuje.

Čili mějme na paměti, že často si tady ty záležitosti komplikujeme my sami, ale ještě častěji jako výmluva slouží zlý Brusel. Děkuji panu poslanci Benešíkovi. Neeviduji teď žádnou faktickou poznámku, takže s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Myslím, že je dobře, že zaznělo tolik faktických, aspoň můžu reagovat na některá vystoupení.

Nám žádná změna programu nikdy zatím neprošla za těch devět měsíců, co jsme. Celé to diktujete vy sami řazení bodů, přehazování a podobně. Já si fakt myslím, že vzhledem k závažnosti problému je nedůstojná účast hlavně členů vlády. Procentuálně je tady mnohem méně členů vlády než procentuálně počet poslanců.